Ten bod zní Informace vlády o nejnovějším vývoji krize na Ukrajině.

Kdo je proti tomuto bodu? Je to hlasování s pořadovým číslem 24, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 58, proti 75, tento návrh byl zamítnut. Dále je zde bod paní poslankyně Karly Maříkové, který se nazývá Epidemiologická situace a odolnost obyvatelstva proti další vlně.

Dalším bodem je bod paní poslankyně Marie Pošarové a ten zní Daň z příjmu, je to sněmovní tisk 23.

Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 26, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 59, proti 77, návrh byl zamítnut. Dalším bodem je bod pana poslance Vladimíra Zlínského. Bod zní Porovnání systému sociálních kreditů v Číně a proticovidových opatření v České republice.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Další návrh je od paní poslankyně Marie Pošarové a ten bod zní Zemědělství, redistribuční platba, potravinová soběstačnost. Kdo je proti tomuto návrhu?

Další bod přednesl poslanec Jan Síla a ten bod se jmenuje Zákon o celostátním referendu.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti?

Je to nový bod, diskuse na téma Omezování svobody projevu myšlení a role médií.

Kdo je proti?

Než budu pokračovat, chci se zeptat, zda je nějaká námitka k hlasování, nebo můžu pokračovat? Vypadá to, že můžu pokračovat. Je to sněmovní tisk 22.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Další je bod paní poslankyně Lucie Šafránkové, která chce zařadit zákon číslo 111, o pomoci v hmotné nouzi, sněmovní tisk 3.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Bod nese název Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením soudních exekutorů. Je to nový bod.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Dalším bodem je bod pana poslance Radka Rozvorala a ten zní Ústavní zákon, kterým se mění Ústava České republiky, sněmovní tisk 7, přímá volba starostů a hejtmanů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 36. S návrhem nebyl vysloven souhlas. Bod zní Novela zákona o platech ústavních činitelů. Je to sněmovní tisk číslo 25. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tento bod byl zařazen na pořad schůze, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Další bod přednesla paní poslankyně Vladimíra Lesenská a ten bod se jmenuje Změna zákona číslo 120 o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.